Takže já si dovolím navrhnout, aby v kapitole 314 Ministerstvo vnitra se specifický údaj, ukazatel výdaje hasičského záchranného sboru navýšil o 70 milionů korun, a to v položce 612, to je právě pořízení dlouhodobého hmotného majetku, a to právě konkrétně na výstavbu či dostavbu nových hasičských zbrojnic.

Takže já si dovolím navrhnout, aby v kapitole 314 Ministerstvo vnitra, specifický ukazatel výdaje Policie ČR se zvýšil o 30 milionů korun v položce 513 nákup materiálu, a to zase plánovaně na nákup balistické ochrany policistů.

Já dokážu pochopit, že policie nebude jezdit úplně novými auty a tak dále, ale balistická ochrana je ta priorita, kterou bychom měli mít všichni, protože životy a zdraví je to nejdůležitější, co potřebujeme ochránit.

Sedmdesát milionů na hasiče, třicet milionů na balistickou ochranu policistů a chtěl bych to přesunout z kapitoly Ministerstva životního prostředí, specifický ukazatel ochrana klimatu a ovzduší. Děkuji za pozornost a za podporu.

Paní poslankyně, máte slovo.

Tak prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám představila některé pozměňovací návrhy, které se týkají rozpočtu v kapitole 313, což je kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí. Rok se s rokem sešel, stojíme opět před schvalováním rozpočtu a já jsem velmi znepokojena tím, že opět se nedostává financí na sociální služby. Je tam nedostatek ve výši kolem jedné miliardy korun, což je opravdu velmi tristní.

Slyšíme někdy také hlasy, že nedostatek financí můžeme dofinancovat v průběhu roku, ale to je opravdu nešťastné řešení.

To znamená, že v návrhu státního rozpočtu je na sociální služby pro rok 2019 navržena částka pouze ve výši 15,5 miliardy, což, jak říkám, je velmi nedostatečné.

Takže služby, které nyní čerpají finance z evropských zdrojů, v příštím roce nebudou mít finanční pokrytí. Proto hrozí také odchod personálu ze sociálních služeb.